Určitě s letouny CASA se počítá na Sinaji, která je také předmětem dnešního schvalovacího mandátu.

Takže tak jak nám bylo řečeno na výboru pro obranu, s těmito letouny se může počítat i do dalších operací. Tím, že jich je víc, můžou se používat i v jiných zemích. Myslím si, že jsem snad jako zpravodajka zodpověděla na všechny možné dotazy, které tady na nás jako na navrhovatele a zpravodaje byly. Já vám děkuji. Já vás poprosím o klid.

Pane ministře, máte své závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád ještě zareagoval na pár věcí, jak tady zaznělo, a začnu oblastí Sahelu a Mali.

Pravidelně tak, jak nám vyplývá z usnesení, jednou ročně seznamujeme Sněmovnu s plněním úkolů a nasazením našich vojáků v zahraničních operacích a misích.

Takže naše působení je tam velmi důležité. A já nesouhlasím se zpochybňováním účasti našich vojáků v této misi. Dále bych chtěl zdůraznit, že evropská mise tam není z důvodu jiného než z podpory a výcviku vládních ozbrojených sil. Dále bych chtěl ještě zdůraznit, co se týče Iráku.

To jsou věci, které bych rád, aby tady zazněly, protože zpochybňování účasti našich vojáků v zahraničních operacích a misích není dobrá cesta k vizitce našich vojáků a České republiky, protože tito odvádějí skvělou práci a jsou takto i hodnoceni. Já bych rád ještě na závěr řekl pár věcí, tak jak tady zazněly dotazy.

Další

Takže to jsou zásadní věci. A zazněla tady ještě jedna věc, na kterou si vzpomínám. Tohoto počtu nedosahujeme.

To by za mě bylo všechno. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se přihlásila k usnesení, které jsem tady načítala v obecné rozpravě. Navrhuji Poslanecké sněmovně, aby schválila usnesení doporučené výborem pro obranu, které jsem přednesla v rámci své zpravodajské zprávy, tedy aby vyslovila souhlas s působením sil a prostředků v zahraničních operacích dle předloženého materiálu.

Text by zněl: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 1. podporuje pokračování působení zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu a vyzývá vládu, aby jej nadále zachovala, pokud to bezpečnostní podmínky umožní;

Děkuji. Já vám děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak.

Upozorňuji na to, že první část, ve které se vyslovuje souhlas, se řídí...